Já vám děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan předseda Stanjura. Po něm pan poslanec Bendl, po něm pan ministr Babiš. Prosím. Já nemám žádný tajný materiál, tudíž ho nemám z Ministerstva financí, aby pan ministr nemusel zahájit interní vyšetřování, kdo předal materiál opozičnímu poslanci. Je to materiál, který obdržel Svaz měst a obcí. Je to veřejně přístupný materiál. Letos roste ekonomika tempem takřka 5 %.

Analýza má tři řádky. A tady se nemění jednoduchý parametr zákona. Tady se mění systém bez debaty, bez diskuse. Já pak v řádném vystoupení, až se přihlásím, zopakuji a popíšu proces, kdy jsme naposled výrazným způsobem změnili systém, jak dlouho jsme o tom debatovali, s kým vším, jak složitě jsme hledali shodu, kterou jsme nakonec našli, a prosadili jsme nové rozpočtové určení daní a pomohli jsme zejména obcím od dvou do patnácti tisíc obyvatel. Ale taky jsme zrušili národní dotační tituly. To je podstatný rozdíl tohoto návrhu. Nám nezbývá nic jiného než věřit číslům, která odcházejí z Ministerstva financí. Já vám děkuji.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Já se přiznám, že jsem byl velmi překvapený z reakce některých poslaneckých klubů zastoupených ve Sněmovně při žádosti kolegyně poslankyně Kovářové o to, aby nám byl předložen konkrétní dopad do rozpočtu měst a obcí vyplývající ze senátního návrhu zákona. Překvapil mě postoj poslanců komunistické strany, že nechtějí, aby tento materiál ministr Babiš předložil. Nechápu, proč ho hájíte.

To je asi zřejmě vaše rozhodnutí.

Já vám děkuji, pane poslanče. Věřte, že vnímám vaše žádosti o přihlášku do rozpravy jak s faktickými poznámkami, tak do řádné rozpravy, ale každý v pořadí, jak se přihlásil, takže vás žádám o určitou trpělivost, přestože debata je hektická. Nyní tedy vystoupí pan ministr Babiš s faktickou poznámkou. Po něm pan poslanec Grospič s faktickou poznámkou, připraví se paní poslankyně Věra Kovářová. Děkuji za slovo. Já bych to znovu zopakoval.

Negativní!

Nyní tedy s faktickou poznámkou pan poslanec Grospič. Připraví se paní poslankyně Věra Kovářová s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče.

Nesdílím v této souvislosti slova, která tady řekl můj předřečník, prostřednictvím předsedajícího pan poslanec Bendl. Já vám děkuji, pane poslanče. Než udělím slovo paní poslankyni Kovářové, přečtu omluvenku. Nyní tedy s faktickou poznámkou paní poslankyně Kovářová. Připraví se pan poslanec Kučera, po něm pan místopředseda Gazdík. Prosím, máte slovo. Jen pro informaci jsem se ještě podívala do odpovědi pana ředitele Mateje.

A přepočty byly aplikovány dále na daňovou predikci na rok 2017 a na základě tohoto modelu byly zjištěny ztráty nad jeden milion korun... a tak dále, a tak dále.

Že byste nám tu analýzu mohl dodat, protože podle odpovědi vašeho ředitele je na Ministerstvu financí k dispozici a mohl byste nám ji dodat okamžitě.

Tak se vyjadřujte k rozpočtovému určení daní! To je téma, to je dnešní bod. Děkuji. Já vám taky děkuji. Po něm pan místopředseda Gazdík, připraví se pan poslanec Vilímec. Prosím, máte slovo. Já skutečně na rozdíl od své kolegyně paní poslankyně Kovářové začínám nabývat na dojmu, že žádná analýza neexistuje, jelikož nám ji za prvé pan ministr financí Andrej Babiš nepředložil na řádné jednání Sněmovny, a dokonce nám ji nechce předložit ani v nějakém relativně normálním čase. To znamená, pravděpodobně se na ní teď horečně pracuje a dodatečně bude vytvořena. Já jiný důvod, proč by nám tato analýza neměla být dána, skutečně nevidím.

To prokázal samozřejmě na několika diskusích.